Dále navrhujeme následující postup projednávání bodů v tomto týdnu. Dnes, v úterý 10. listopadu, projednat body v tomto pořadí: zákony vrácené Senátem, sněmovní tisk 1055/2, kompenzační bonus; sněmovní tisk 1060/2, insolvenční zákon.

Dále bychom pak pokračovali dle schváleného pořadu schůze.

tisk 1080, novela o veřejném zdravotním pojištění; tisk 1081, novela zákona o vysokých školách. V pátek 13. listopadu bychom projednávali body z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. To je z mé strany vše. Ještě přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mihola dnes do 17 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Tomáš Petříček z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Roman Sklenák ze zdravotních důvodů z celého týdne, omlouvá se pan ministr Lubomír Metnar z celého jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností. Zatímco jsem četl, tak se mi přihlásil pan předseda Chvojka, pan místopředseda Filip, pan předseda Radim Fiala a pan předseda Stanjura. Takže v tomto pořadí prosím.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych si dovolil požádat o zařazení jednoho bodu a ten bod by se jmenoval Návrh na zkrácení zákonné lhůty ve výborech u sněmovního tisku 1025. Můj návrh spočívá v tom, že bych, pokud bude tento bod schválen, zítra navrhl zařazení napevno tohoto bodu.

Já vám děkuji.

Jsou to první čtení ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů ze všech tří dílen, které tady byly, s tím, že je potřeba vzhledem k tomu, že už je hotová dohoda na Ministerstvu zemědělství, abychom mohli první čtení projednat a pokročit na tomto velmi důležitém kroku, o který je zájem široce v Poslanecké sněmovně. Tedy zítra po projednání státního rozpočtu. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Prosím, dávejte pozor, co se navrhuje, co se bude hlasovat. Další přednostní právo, pan předseda Radim Fiala, poté pan předseda Stanjura. Dobrý den, děkuji za slovo.

Jde vlastně o novelu zákona s pracovním názvem Dukovany, jak jsem již několikrát říkal. Jde o to, že pokud budeme tento zákon mít schválený, můžeme začít, nebo požádat Evropskou komisi o notifikaci, o tzv. povolení nových jaderných zdrojů v Dukovanech.

Děkuji vám za podporu. Já vám děkuji. Je to druhý návrh, aby to byl první bod po pevně zařazených bodech.

Děkuji.

A poprosím pana předsedu Stanjuru, připraví se s přednostním právem paní ministryně Maláčová.

Už můžu, pane předsedo?

Pokud vím, byl teprve nedávno vložen do systému a neměli jsme dostatek času ho prostudovat.

Děkuji. Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedo.

To znamená, prosím, jde o zaměstnanost, jde o české firmy.

Já bych vás rád potřetí požádal o klid v sále!